Děkuji panu zpravodaji.

Za druhé mandátový a imunitní výbor pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Tolik usnesení mandátového a imunitního výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Na začátku svého vystoupení bych chtěl poprosit všechny kolegy, o kterých eventuálně budu hovořit, aby to nebrali nijak osobně. Čerpal jsem ve svém vystoupení pouze z veřejně dostupných zdrojů, takže prosím přijměte tuto moji prosbu.

Naše koaliční vláda se shodla, že je po těch dlouhých letech potřeba tento zákon změnit. Zpřesnit tento zákon, zejména tak, aby politici transparentně přiznávali svůj majetek před vstupem do politiky, a nikoli jak je to nyní, až po ročním působení. Tento zákon je jednou z hlavních priorit naší vlády a přináší ztransparentnění majetkových přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů, která budou podávána elektronicky, budou k dispozici občanům na centrálně vedené adrese před nástupem politika do funkce včetně sankcí za porušení tohoto zákona.

Z našeho pohledu zákon, tak jak jej předložila vláda, je dobrým zákonem.

Tyto návrhy, které říkají, že člen vlády nesmí vlastnit firmu, resp. podíl ve firmě, dávají jasný signál do naší veřejnosti. Říkají, že si tradiční politické strany prostě nepřejí úspěšné podnikatele v politice.

Jen pro oživení paměti uvedu pár jmen.

Pan Kuba, pan Drobil a mnoho dalších podnikatelů.